Já vám děkuji, pane předsedo.

Mám zde přihlášku do rozpravy. S přednostním právem pan zpravodaj Tejc, poté paní ministryně Válková a poté pan poslanec Plíšek. Takže paní ministryně má přednost, prosím. Děkuji. Pane místopředsedo, budu relativně stručná.

Na straně druhé si myslím, že názor, který zde byl podrobně prezentován formou dopisu...

A myslím si, že takový argument, že tato vláda, byť zde bylo připomenuto, že to není jenom nešvarem této vlády, v uvozovkách, zapomíná na to, že je třeba každý návrh, v rámci kterého bude zatěžovat poplatníky, ať už jde o obce, nebo o organizace, je třeba doložit i objektivně a pokud možno přesně vyčísleným ekonomickým odhadem souvisejících nákladů, tak si myslím, že speciálně tedy problematika nového občanského zákoníku, který byl předkládán s tím, že bude mít neutrální efekt a že nijak významně nezatíží státní rozpočet a jiné rozpočty, je živoucím důkazem toho, že ne vždy se podaří věci odhadnout tak, jak potom realita ukáže. Čímž ovšem neomlouvám to, že teď nejsem schopna, nebo nemám k dispozici ty požadované údaje, a rozhodně je doplním.

Já vám děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky, první má pan poslanec Birke a po něm pan poslanec Stanjura. Děkuji mnohokrát.

Myslím, že úplně všechno, co tady bylo řečeno, bych podepsal, co se týče přenesený výkon státní správy. Ale dvě poznámky. Naprosto souhlasím.

Na druhou stranu ale musím říci, že tady máme přerozdělené dostali jsme do vínku do rozpočtu měst rozpočtové určení daní, které velmi prospělo financování měst. Musím ale říci, že dělám starostu čtyři roky, to znamená prolínám pravé a středopravé vlády. Musím říci, že každý rok byl velmi výrazný propad na právě výkon státní správy ze státního rozpočtu. V tuto chvíli to ještě nemáme spočítáno, co se týče této stejné vlády, které jsem vládním poslancem. Ale musím říci jenom poznámku, že když si stát u nás objedná svoji činnost, tak musí stát také za ni zaplatit. Bohužel, v těch minulých čtyřech letech to mnohdy nebylo i přesto, že bylo v rámci rozdělení nebo určení daní nám byl finanční příspěvek přidělen. Já vám děkuji i za to, že jste dodržel čas.

Naprostá většina.

Já s tím souhlasím. Žádná poslanecká sněmovna nepřekonala nesouhlasné stanovisko všech ministrů financí, protože v zákoně se říká, že stát dává obcím příspěvek na výkon státní správy.

A to je ta správná motivace.

Já říkám, ale to je jediné v této republice, že si objednám službu a zaplatím část. Takže to je pravda.

Děkuji. A nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Děkuji za slovo. Já bych nerad zneužíval přednostního práva, protože bych chtěl vystoupit ani ne tak jako zpravodaj, ale abych nezneužíval roli zpravodaje, spíše jako poslanec, případně jako předseda ústavněprávního výboru, kterému ten tisk zcela jistě bude přikázán, byť zřejmě nemusí být jediným výborem, který se touto věcí bude zabývat. Musím říci, že řada těch argumentů, které tady zazněly, a já jsem se s nimi také měl možnost seznámit na základě dopisu, který tady byl citován a který nechci celý opakovat, je myslím velmi rozumná a musíme o nich uvažovat, protože ta mince má skutečně dvě strany. Jednak se snažíme o to, aby se snížily náklady dlužníků za bagatelní pohledávky. A skutečně v té minulosti zaznívalo, že například advokáti, právníci v zásadě pro zpracování těchto typů žalob by měli mít odměnu v rámci stokorun, tak aby dlužníci nebyli zatěžováni nadbytečnými náklady. Myslím si, že je to cesta správným směrem, protože koneckonců všichni známe ty případy, kdy k pohledávce tisíc korun bylo připočteno dalších 17 tisíc jako náklady právního zastoupení, exekuce a dalších. Takže určitě ten směr, kterým jsme se vydali, je správný. Nicméně není úplně logický v kontextu toho návrhu, protože na jedné straně říkáme: právníci mají dostat méně, protože to není žádná složitá činnost, ale soudu, který tyto případy projednává, musíme dát více, přestože se jedná o bagatelní spory.